Evo, poštovane kolege nastavljamo dalje sa radom. Na izlaganje uvaženog zastupnika Roberta Podolnjaka imamo 4 replike. Prva je uvaženi zastupnik Milorad Batinić. Kolega Podolnjak, uvodno ste kazali kad ste kazali da će biti prihvaćen prijedlog što su prijedlozi odbora da se ne donese po hitnom postupku. Tada ste napomenuli bili da je bila uobičajena parlamentarna praksa da se zakoni donese po hitnom postupku, da je ovaj prijedloga zakona koncentriran, da se predlagatelj fokusirao na ono što je po nama bitno ovdje, znači da se zaposle ljudi, službenici vezano uz financiranje odnosno pisanje ili evaluaciju projekata iz Fondova EU, vjerujte ja bih to podržao. Međutim, dijelovi ovog zakona po nama nisu za hitni postupak naprosto iz razloga što je to smokvin list za nešto drugo. Da li je to uobičajena praksa? Možda i u prethodnom sazivu bivše Vlade dosta je zakona doneseno po hitnoj proceduri. Međutim, pitanje hitnosti nije samo pitanje sadržaja nego je i pitanje homogenosti Vlade a isto tako i pitanje je većine, saborske većine u Saboru. Očito je da je tu problem jer poučen dosadašnjim iskustvima da vodeća stranka Domoljubne koalicije, HDZ ima većinu u Parlamentu, tu ne bi bilo uopće dileme da li da ovo ide po hitnoj proceduri ili da ne ide? Zahvaljujem na vašem izlaganju, ali i dalje stojim na stajalištu da je ono što je utvrdio Ustavni sud u svom izvješću da je ogromna većina zakona donesena po hitnom postupku, preko 80%, bila je jedna zabrinjavajuća tendencija koja je ukazivala na to da se ruše temelji parlamentarizma jer kada dopustite da se gotovo svi zakoni donesu po takvom postupku onda se doista Parlamentu uskraćuje ta ključna rasprava za koju i sami vidimo da je nužna. Svaka Vlada ima logiku da želi što je moguće brže neki zakon donijeti i početi ga provoditi u praksi. To po meni u ovom trenutku nema veze s time da li Vlada, ova Vlada može računati na parlamentarnu većinu ili ne. Bitno je da nijedna parlamentarna većina ne bude glasačka mašinerija koja će bez kvalitetne rasprave prihvaćati bilo koje zakonsko rješenje. Imali ste prilike ovdje čuti i zastupnike koji su i u ranijim mandatima bili i bili su u sazivu, bili su tada u poziciji parlamentarne manjine koji sada kažu da radi korektnosti žele zastupati onaj stav koji su zastupali kada su bili u manjini i da se sad ne mogu drugačije zalagati. To je principijelno. Sad kad su u parlamentarnoj većini sad se zalažu za ono isto za što su bili kad su bili u manjini. To je najbolje moguće rješenje. Ja se nadam da će naredni parlamentarni sastav učiti na ovdje, ja sam rekao da je ovo dobra praksa i da je treba nastaviti i pustimo sad da li postoji parlamentarna načina na čemu vi stalno inzistirate.

Kolega Podolnjak! Ako sam vas ja bio dobro razumio, vi ste otvorili jednu dosta zanimljivu temu o kojoj sam ja puno bio razmišljao. Pošto imam iskustva iz izvršne vlasti i gledao sam kako taj sustav funkcionira 4 godine a to je tema državnih dužnosnika i mislim da je na neki način u javnosti taj uopće koncept, pojam državnih dužnosnika kao takvoga dosta postoji jedan veliki odio u javnosti i nekih političkih stranaka i uvijek se govori o tom broju državnih dužnosnika o proliferaciji državnih dužnosnika ili smanjivanju državnih dužnosnika kao da je to najveći problem u državi. Ja se tu s vama u potpunosti slažem. A predsjednik države rekli ste kako ima svojeg šefa ureda, ima pročelnike, ima savjetnike, to su sve državni dužnosnici i tu je stvar vrlo jasna. Premijer ima jedan manji krug, to je predstojnik, zamjenik predstojnika, glavni tajnik Vlade, glasnogovornik. Mislim da na kraju kada pogledamo da državni dužnosnici ustvari puno manje na kraju dana koštaju državu koliko god da to sad zvuči apsurdno i vjerojatno će doživiti kritike nego državni službenici. Naime, dužnosnici nemaju radno vrijeme pa kao takvi ne mogu imati ni prekovremene, u pravilu rade kad posla i dokle posla. Ja sam znao ostajati zadnji u zgradi. Isto tako i moji ostali kolege dužnosnici. Naravno, uvijek postoji taj problem i prava na 6 plus 6. To je nešto o čem će se vjerojatno i u buduće razgovarati. A još bih samo htio reći da mi robujemo tim nekim formatima koji postoje već dugi niz godina, da su dužnosnici pomoćnik, zamjenik ministra, ministar, eventualno državni tajnik.

i shvaćam ovo vaše izlaganje kao doprinos traženju jednog dugoročno održivog rješenja koje će biti ustavno održivo, koje će biti kvalitetnije, koje će biti u konačnom jeftinije za državu. Jer u krajnjoj liniji ako ćemo imati dužnosnike za koje unaprijed znamo i oni znaju da dolaze na četiri godine i da odlaze i da na taj način nećemo povećavati državnu upravu za razliku od sadašnjih situacija kada netko dođe na četiri godine, ali onda u tom razdoblju ili pred kraj tog razdoblja traži regularno zaposlenje u državnoj upravi, traži negdje slobodno mjesto na kojem će moći nastavit rad kao državni službenik neovisno o tome što nemamo neku analizu toga i ne znamo koliko je takvih dužnosnika bilo, odnosno službenika. Činjenica je da su oni na neki način ipak doprinose povećavanju broja zaposlenih. Ovdje bismo imali jasnu situaciju svake četvrtke godine određena grupacija dužnosnika bi napustila državnu službu, a umjesto njih bi došli neki novi ili bi ti isti ostali. I u tom smislu vjerujem da na tom tragu trebamo tražiti rješenje kada ćemo raditi novi Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Treba cijeniti i jednu i drugu kategoriju, treba ih pravilno valorizirati i vjerujem i vi koji ste došli iz izvršne vlasti pa upravo ste imali bolji pregled onih koji su radili u tom dijelu državne službe zašto ne bismo na tome gradili jedan konsenzus. Prošla Vlada je imala situaciju sa zakonom koji je pao na Ustavnom sudu. Mi ne bismo htjeli imati situaciju da novi zakon padne na Ustavnome sudu.

Kolega Podolnjak, ja se potpuno slažem sa vama u dijelu gdje ste i vi ali i Odbor za zakonodavstvo zapravo dao mišljenje da bi ovakav zakonski prijedlog trebao ići u redovnu proceduru, a nikako u hitni postupak donošenja konačnog zakona pogotovo iz razloga jer je potpuno jasno da su propisani razlozi, odnosno uvjeti u kojima se donose zakoni po hitnoj proceduri. I treće, kada bi nedonošenje zakona odnosno donošenje zakona trebalo spriječiti ili ublažiti određene gospodarske poremećaje. Eklatantno i potpuno jasno vidljivo da niti jedan od ovih uvjeta nije zadovoljen da bi se uputio ovakav jedan zakonski prijedlog u hitnu proceduru. Mene osobno vrijeđa obrazloženje predlagatelja zbog čega se ide u ovaj zakon po hitnom postupku gdje to obrazlaže na način da je potrebno unaprijediti, odnosno ubrzati postupak zapošljavanja ljudi koji rade na … [[Govornica se ne razumije.]] fondovima, odnosno korištenju istih pogotovo zbog toga jer znamo da su oni već i do sada bili na neki način izuzeti od zabrane zapošljavanja u državnoj službi i na taj način se unaprijedilo njihovo zapošljavanje i intervencija. Činjenica jest da je ovo jedino zakonski alibi, razlog hitnosti je zapravo u tome što se hitno želi stvoriti zakonski alibi za namještanje javnih natječaja u kojima će se primati ljudi koji će biti odani ministrima. Mi možemo tu raspravljati da li ministri i vladajući trebaju imati sa sobom ljude koji će im biti na neki način ljudi od posebnog povjerenja. Osobno smatram da trebaju, ali to prodavati kao nešto što ima utemeljenje sa usklađivanjem sa europskom praksom kao obrazloženje donošenja Zakona po hitnom postupku i još navoditi da to neće imati implikacije na državni proračun, odnosno da se ne treba osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu kad znamo da ćemo zaposliti 140 ljudi na određeno vrijeme zaista nije primjereno i vrlo je ružno na takav način obmanjivati Hrvatski sabor i hrvatsku javnost. Evo kratko vezano na ovo zadnje što ste rekli. I ja bih želio kao i vi da što je moguće više smanjimo dodatno zapošljavanje u državnoj službi i zbog toga sam rekao da bismo ako je ikako moguće mogli iskoristiti vrijedne zaposlenike u brojnim županijskim, regionalnim, gradskim agencijama koje imamo i koje rade na projektima EU. Vi često čujete primjerice ministar regionalnog razvoja koji je rekao da su nam upravo naše županije najviše postigle u privlačenju novca i u korištenju fondova EU. Ako je to tako, pa onda gledajmo samo 20 županijskih agencija i pretpostavljam da svaka ima barem jednu grad Zagreb, mnogi veliki gradovi imaju također svoje agencije i što smatram inače vrlo neracionalnim. Mi nikad nismo na žalost ustrojili neke jake regionalne agencije koje bi bile pod patronatom države, a brojne druge države su to učinile prije nas daleko. I možda baš zato bolje iskoristile sredstva EU.

Kolega Podolnjak, u protekle 4 godine je bilo nezamislivo da se na odboru donese odluka mimo onoga što je predložila Vlada. Zato sam ja u ime kluba u petak prije glasovanja rekao da ako smo se zalagali za nešto prije, zalažemo i sada i tražit ćemo od naše Vlade i svih ostalih predlagatelja da ne šalje zakone u saborsku proceduru po hitnom postupku nego u dva čitanja. I ne vidim nikakvog razloga da ovaj zakon ne ide u dva čitanja jer mi njega sutra ćemo to izglasati, Vladi poslati primjedbe i koje već postoje, Vlada na sljedećoj sjednici ga može razmotriti i mi ga za 10 dana možemo ponovno raspraviti u ovom Visokom domu. Ali kolega Podolnjak to prije nekoliko mjeseci je bilo nezamislivo u ovom Visokom domu, nezamislivo. Ali ono što bih rekao i što me smeta u ovom zakonu a to je što ovaj zakon na određeni način amnestira politička zapošljavanja. Dakle, silne one stotine i tisuće smijenjenih ljudi 2012. godine je rečeno sa politikom će doći ljudi u kabinete, ovdje i ondje oni će sa politikom otići. Sa politikom će doći u javna poduzeća sa politikom će otići. Međutim, nažalost to se nije dogodilo. Pa je onda išlo Ustavnom sudu pa je Ustavni sud donio nekakav svoj pravorijek i mislim da to naprosto nije korektno i nije pošteno. Netko je napravio političko zapošljavanje i nema nikakvog osnova da se sad to političko zapošljavanje amenuje. A što se tiče zapošljavanja za EU fondove iskoristivost EU fondova naprosto govori da ni na jednoj razini, ni na razini jedinica lokalne samouprave ni na državnoj razini nemamo dovoljno kvalitetnih i kvalificiranih ljudi koji bi mogli raditi taj posao. Jer da ih imamo dovoljno onda bi iskoristivost na općinama i gradovima bila daleko veća, a ne onakva katastrofalna. Imali ste to prilike jučer ili prekjučer čitati. A da ne govorim na državnoj razini. To je naprosto područje gdje svaki dobro obučen i novo zaposleni čovjek može donijeti daleko, daleko više koristi nego što će koštati njegovo zapošljavanje. Jer najveći je gubitak ako Hrvatska ne povuče one novce koji pripadaju EU. To je najveći gubitak. Jer gledajte, mi do kraja godine moramo platiti koliko je naš dio u EU fondove i nitko nas neće pitati. A ako ne uspijemo povući za to smo si sami krivi. Sljedeća rasprava u ime kluba HSS-a i HDS-a uvaženi zastupnik Davor Vlaović.

Odmah uvodno da kažem da je klub također za dva čitanja ovog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima. Naime, i kao član Odbora za zakonodavstvo sam isto tako glasovao da ovaj prijedlog zakona ide u dva čitanja. I evo i Odbor za zakonodavstvo kao jedno od tijela koje je relevantno za ocjenu hitnosti je reklo da ovaj zakon može ići u dva čitanja i da ukoliko stvarno postoji, a vjerujem predlagatelj ima dobre namjere kad traži hitnost da se to može u narednih 60 do 75 dana i u drugom čitanju i usvojiti i donijeti u dva čitanja iz razloga što ipak ovaj prijedlog je bitan za sve nas. I s ciljem da pomognemo predlagatelju Vladi i našim ministrima da onu intenciju koju su i kroz usvajanje koju smo i zajedno s njima kroz proračun stavili glavni naglasak a to je povlačenje sredstava iz EU kroz fondove i kroz natječaje i aplikacije i prijave projekata da se stvore i ljudski kapaciteti za to. Ovaj zakon i provedba ovog zakona je upravo pretpostavka za to. I zbog toga evo razumijemo predlagatelja kad traži da ovo ide u hitnost ali ipak neke stvari treba doraditi i da bude svima nama jasno. I vjerujem da i ova rasprava i koja je bila danas ovdje u sabornici je s ciljem da donesemo što kvalitetniji zakon koji bi u praksi bio provediv i koji bi donio konkretna rješenja, a ne da po hitnom postupku donosimo zakone, a onda na kraju vidimo da nisu provedivi ili da imamo problema u njihovoj provedbi. Vezano za kapacitete koji su, evo i kolega Podolnjak je spomenuo da postoje kapaciteti u drugim državnim tijelima i u županijskim razvojnim agencijama, razvojnim agencijama gradova i općina. I drago mi je da je on to spomenuo što mi stalno naglašavamo da je potrebno, svi se slažemo, povući što više sredstava iz EU, da nam za to trebaju kvalitetni projekti, a da te kvalitetne projekte mogu jedino napraviti od ideje do projekta stručni ljudi, sposobni ljudi. Ima ih u jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Problem je što jedinice lokalne samouprave ne mogu zapošljavati nove ljude a ima dosta mladih ljudi koji žele raditi na EU projektima zbog one obveze da mogu zapošljavati samo do 20% izvornih prihoda, da im plaće ne smiju prelaziti taj dio. Isto tako zbog smanjenja poreznih prihoda općina, gradova i županija smo na određeni način i njih doveli u lošu poziciju kao što i sad ministarstva nemaju dovoljno ljudskih kapaciteta da rade na EU projektima. Isto tako sam naglasio da je potrebna bolja koordinacija između državnih tijela samih ministarstava, lokalne i regionalne samouprave, razvojnih agencija. Jer evo kao što je i kolega Šuker rekao izostala je ta suradnja i loše je povlačenje sredstava iz EU u prethodnom razdoblju. Naravno da treba pohvaliti one županije koje su imale uspjeha u tome, Virovitička, Osječka, Brodsko-posavska i još neke druge. Evo, radujemo se da postoji mogućnost da ti stručni ljudi, naravno ukoliko budu imali želje doći raditi u ministarstva će ih ministarstva temeljem ovakvog zakona moći povući u državna tijela i da pomognu državnim tijelima da rade na ovim projektima. A isto tako da budu ta poveznica koja je dosad nedostajala između lokalne i regionalne samouprave sa ministarstvima. Naravno da tu treba voditi računa o tome na koliki rok ih se zapošljava jer ovdje je spomenuto ako ih ministar angažira da odlaze s ministrom. Pa mislim da i tu treba malo doraditi i vidjeti kako to regulirati da nam se ne dogodi da novi ministar ide tražiti nove ljude, a imamo postojeće već uposlene. Također, ova odredba u prijedlogu povlačenja službenika iz drugih državnih tijela po meni i po nama iz HSS-a je diskriminirajuća udaljenošću od radnog mjesta od 50 kilometara, mislim da nije prihvatljiva jer ima rekli ste i stručnih ljudi i u Virovitici, i u Brodu, i u Vukovaru i oni zaslužuju priliku ukoliko to žele da dođu raditi u ta državna tijela na EU projektima jer naravno da je tamo stavljeno ako oni to žele, ali treba precizirati da li onda imaju i prava na, materijalna prava i drugačije ih nećemo privući. Jer na ovaj način to nije kroz zakon jasno rečeno. I problem je zadržavanja tih stručnih ljudi u ministarstvima jer imamo primjer iz prethodnog razdoblja da je dosta mladih ljudi prošlo edukacije, radilo na EU projektima i na kraju su otišli u privatne tvrtke ili konzultantske tvrtke i teško ih je zadržati u resornim tijelima. Znači treba osmisliti i način nagrađivanja istih kako bi ih sačuvali za ove poslove u državnim tijelima. Također, problem je i same državne uprave na lokalnom nivou zbog zabrane zapošljavanja. Imamo prirodni odliv, novi ljudi se ne upošljavaju. Ne treba uvijek reći da su službenici u državnoj upravi samo ti koji ništa ne rade ili da slabo rade da su kočnica jer ima tamo i kvalitetnih ljudi koji kvalitetno rade svoj posao. Treba takve nagraditi i treba otvoriti priliku da i oni sudjeluj u ovakvim poslovima. Naravno da treba izjednačiti i državne službenike po pitanju odlaska u mirovinu jer u određenim državnim tijelima, javnim institucijama odlaze sa završetkom kalendarske godine a ne sa datumom rođenja odnosno navršenja za odlazak u mirovinu. Također treba riješiti i pitanje stimulacije mladih za daljnje edukacije i tu je veliki problem na terenu kroz državna tijela i državnu upravu da se rijetko ko od državnih službenika upućuje na edukaciju za pisanje projekata i da tu imamo šansu još novih mladih ljudi kroz slanje na edukacije dobiti novi potencijal za pisanje projekata i za povlačenje sredstava iz EU.

Na ovu raspravu imamo tri replike. Prvo je uvažena zastupnica Sabina Glasovac.

Kolega Vlaoviću, rekoste u vašem izlaganju da podržavate stavke, odnosno članke ovoga zakona koji će omogućiti pojačanje ljudskih kapaciteta u smislu korištenja ESA fondova. I ja se tu s vama slažem. Međutim, da je to samo nekakva popratna a ne glavna intencija ovoga zakona govori i činjenica da od ukupno 20 članaka zakona čije se izmjene predlažu ovim prijedlogom konačnog zakona samo tri zapravo govore o modalitetu na koji način će se omogućiti brže ili efikasnije zapošljavanje osoba koje trebaju raditi na tim poslovima. Sve ostalo odnosi se na stvaranje zakonskog alibija za javne natječaje, odnosno za namještene javne natječaje i to ovdje treba jasno reći. Ja ću ponoviti, zapošljavanje osoba koje se bave korištenjem i kontrolom ESA fondova olakšano je i na način u prošloj Vladi kada su oni bili izuzeti od zabrane zapošljavanja. Europska komisija je vrlo jasno propisivala norme koje trebamo zadovoljiti odnosno osobe koje dodatno trebamo osposobiti da bi mogli koristiti sve ono što nam instrumenti EU zapravo pružaju i to se činilo. Možda će ove tri odredbe zakona doprinijeti bržem zapošljavanja takvih osoba, efikasnijem korištenju fondova EU ali to nije poanta priče. Poanta ovoga zakona je sasvim nešto drugo. Uvažena kolegice, drago mi je da ste i vi rekli da podržavate ovaj prijedlog da se ljudi zapošljavaju na poslovima za odradu za europske projekte i na taj način da se što više sredstava povuće u RH. Drugim riječima ili indirektno ste priznali da dosad nismo imali dovoljno kapaciteta i da na tome nismo bili dostatno uspješni. Naravno da ovaj zakon govori i o onom drugom dijelu o kojem ste vi govorili pa i vi ste u prethodnom mandatu zaposlili politički određeni broj ljudi i rekli ste da će s politikom otići a onda ste uredbom stopirali nas da možemo provesti to da ti ljudi odu a da nove zaposlimo. Ja evo predlažem i izvjestiteljici ministrici da za slijedeću raspravu kaže točno u kojem ministarstvu treba koliko ljudi, za koje vrste poslova, za koje projekte i to ne treba biti tajna i naravno da ukoliko bude takva odluka i takav zakon da dolaze s ministrom i s ministrom odlaze u čemu je tu problem, pa to ste i vi radili.

Javite se za repliku. Mislim da i cilj Parlamenta jest da demokratično, parlamentarno raspravljamo, iznosimo svoja mišljenja, prijedloge i na najbolji mogući način i argumentima, amandmanima zakone koji će se ovdje izglasati donesemo prvenstveno na dobrobit funkcioniranja i državne uprave i u konačnici na dobrobit svih naših sugrađanki i sugrađana. Kolega Vlaović, slažem se s vama i vašim izlaganjem vezano upravo uz kadar u državnoj upravi koji je nedostatan i nema ga dovoljno vezano za projekte iz europskih fondova. Ali vratila bih se ustvari na ključ problema kako je do toga došlo. Ja se ne slažem sa onim kolegama i kolegicama zastupnicama i zastupnicima koji su istaknuli da mi nemamo dovoljno kadra, kadra ima. Hrvatska ima dovoljno stručnih, mladih, obrazovanih ljudi koji bi itekako svojim znanjem i sposobnostima mogli pridonijeti efikasnosti korištenja novaca iz europskih fondova. Ali glavni problem je nastao sada otprilike nešto više prije 4 godine kada je bivša garnitura SDP-ova preuzela odgovornost za vođenje Hrvatske države gdje su se sve stručni kadrovi maknuli i stavili su se podobni. I tu je nastao ključ problema, ljudi stručni koji su sudjelovali između ostalog i u pregovorima za ulazak Hrvatske u EU, koji su itekako bili spremni naravno pripremati projekte i uzeti taj novac iz europskih fondova, ili su smijenjeni ili su maknuti iz državne uprave i oni su se itekako snašli na tržištu rada. I onda dolazimo tu do ključnog problema, naravno depolitizacije stručnog kadra što je itekako važno i sada pomanjkanje kapaciteta. Jer kako će netko tko je uspio u Europi, u Briselu, u Europskoj uniji, u privatnom sektoru vratiti se u državnu upravu i kada ima već jedno loše iskustvo da je bio smijenjen samo zato da bi netko došao iz određene političke stranke jer ga se trebalo negdje smjestiti i uhljebiti. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo mislim da je kolegica Mađerić povrijedila članak 236. i 235. Poslovnika jer je zapravo kroz repliku meni ovako uputila odgojno popravne mjere upozorivši da se treba učiti demokraciji i ne dovikivati iz klupe. Ja se ispričavam ali naprosto me ljudski iziritiralo ono što je kolega rekao, mislim da prošla Vlada kroz revolving door je vrlo jasno rekla da želi omogućiti ministrima da imaju ljude od povjerenja, da oni politički s njima dolaze i s njima odlaze. Ono što mene iritira da sada ponovno to radi ova Vlada, međutim to čini na način da će hiniti poštene i pravedne javne natječaje na kojima će se zaposliti najkompetentniji a zapravo tomu neće biti tako.

Sada ste vi rekli repliku a ne povredu Poslovnika. Ali dobro, neću vam izreći opomenu koju ste zaslužili. Ivan Šuker sljedeća replika. A vi ste se, ispričavam se. Odgovor na povredu Poslovnika. Kolegica Glasovac je povrijedila Poslovnik, članak 238., prvo kada ste govorili iz klupe niste dobili riječ od uvaženog potpredsjednika. Nisam se javila vama na repliku, da ste pazili, znali biste da sam se javila na repliku gospodinu zastupniku Vlaoviću a vi ste se prije mene. To što sam se ja referirala na izlaganje gospodina Vlaovića vi ste shvatili da je upućeno vama. To ja vama dajem za pravo ali niste dakle definitivno u pravu što se mene tiče. I nemojte na ovakav način dizati povrede Poslovnika jer remetite rad na sjednici. Kolega Vlaović, 2010. je bio pokušaj da se napravi depolitizacija državne uprave, međutim kada su došle demokratske snage 2012. na vlast u RH onda su pomele sve i rekle su mi ćemo dovesti svoje ljude kojima vjerujemo ali u ovom trenutku kada budemo mi odlazili mi ćemo ih povući sa sobom. Međutim, ovaj zakon sada nudi mogućnost da ti koji su došli od povjerenja voljom politike da naprosto ostanu dalje. Da li su oni koji su bili tada na čelu pojedinih organizacijskih jedinica u državnoj upravi gledali proces statički ili su ga gledali dinamički? Da su ga gledali dinamički onda bi iskorištenost sredstava EU bila daleko veća. Oni su ga gledali statički i mislili su da naprosto ne treba ništa promijeniti kao da se ništa nije dogodilo. A nije se stvarno ništa dogodilo osim što se Hrvatskoj otvorila u tom trenutku mogućnost da uzme 780 milijuna eura a kada pogledate izvršenje proračuna onda ćete vidjeti i koliko su ga uzeli. Dakle smisao depolitizacije državne uprave u jednoj ovakvoj maloj državi kao što je Hrvatska da oni visokoobrazovni kadrovi, jer efikasna je uprava prava znanost. Efikasna uprava i znanje prave uprave mogu raditi samo ljudi koji znaju posao. To je ta uprava ali nju treba platiti i nju treba nagraditi. A mi imamo sada situaciju ako se želite riješiti neradnika onda imate toliko preokupacija i hodanja po sudovima da vam prisjedne pa ga stavite negdje na stranu neka on čuči na strani bolje nego da se vi vučete po sudovima. Ja se iskreno nadam da ćemo prestati razmišljati o tome da sa sobom navodno dovodimo podobne i politički one koji vole lizati za vama a da će se stvarno u državnoj upravi zapošljavati ljude koji znaju raditi svoj posao.

Uvaženi kolega Šuker, slažem se s vama da depolitizacija javne uprave nije do kraja uvijek moguća samo mi kao politika moramo reći do kuda idemo, gdje je granica, što su to stručna mjesta koja nisu podložna političkim promjenama i pošteno reći ako je netko došao s ministrom u ministarstvo kao što je najavljeno da onda kada ta Vlada i ta politička elita izgubi vlast da onda s njima i odu. Naravno da podržavam da sve ovo ide kroz javne natječaje i bivši kadrovi temeljem ovog zakona mogu ostati ako 60 dana prije isteka svog mandata podnesu zahtjev ako ovako bude usvojeno, da ih onda čelnik tijela može ostaviti ukoliko smatra da su oni dobro radili, da su stručni ljudi.

Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvažena gospođo ministrice, uvažene kolegice i kolege. Kada govorimo o ovom zakonu ne možemo izbjeći određene primjedbe koje su izrečene i o prethodnom zakonu koji se ticao državnih dužnosnika. Međutim u slučaju ovoga zakona one su puno veće. Prethodni zakon koji se ticao državnih dužnosnika bio je jednostavan zakon koji je samo u pravnom poretku zadržavao jednu normu i jednu odredbu koja je u pravnom poretku već postojala i tada smo tražili da se o tom zakonu provede javna rasprava i tada smo tražili da se o tom zakonu raspravlja u redovnoj proceduri. Međutim, ovdje se radi o jednom iznimno ozbiljnom zakonu koji u službeničke odnose koji utječu na desetke tisuća građana RH unese određene novine. Bit ću izuzetno grub i reći ću da je sramota da ovakav zakonski prijedlog ide u proceduru ne samo po hitnom postupku nego i bez prethodnog provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Nakon toga podsjetit ću pogotovo vas uvažena gospođo ministrice koja dolazite iz kvote MOST-a –nezavisnih lista da je upravo u području koje je obuhvaćeno ovim zakonskim prijedlozima vaša politička stranka ultimativno u pregovorima tražila da se za sve zakone koji će se uputiti u saborsku proceduru provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću pazite sad uvijek u trajanju ne manjem od 30 dana. Na prvom koraku upravo iz tog resora, vašeg resora koji se brine o Zakonu o pravu na pristup informacijama, ono što ste od drugih tražili sami ste prekršili. Vi znate ako niste znali, već sam vam ranije o tome govorio, Ustavni sud je rekao ne provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću predstavlja pretpostavku formalne neustavnosti propisa koja je sama po sebi dovoljna za njegovo ukidanje. Molim vas još jednom, prihvatite da ovaj zakon ide u redovnu proceduru oko čega mislim da već sada postoji jasan konsenzus u Sabornici i nakon toga između prvog i drugog čitanja provedite savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kako bi ovu pretpostavku za formalnu neustavnost zakona otklonili. To je prva primjedba i rekao bih s obzirom na razloge, s obzirom na to šta ta primjedba ako se ne ispravi može dovesti i najvažnija primjedba vezana uz ovaj zakon. Međutim, krenimo dalje. I ostanimo na ustavnosti prije nego što prijeđemo na nelogičnosti. Ja i danas kao što sam to vjerovao i jučer i 2012. kada smo te zakone donosili, vjerujem da je sustav revolving doora odnosno sustav onih službenika koji dolaze i odlaze sa dužnosnicima dobar, da ima svoj racio i da je najmanje kontaminirajući za državnu službu i u tom kontekstu u potpunosti razumijem vaš prijedlog i smjer u kojem ste išli ali se bojim da on ne otklanja problem na koji je Ustavni sud ukazao u svojoj odluci u -1 2036/2012 iz 2015.godine. Naime, Ustavni sud je u svojoj odluci ukazao da nije pitanje izostanka javnog natječaja kod prijema u službu tih službenika sa posebnim statusom jedini problem. Ustavni sud je problematizirao upravo činjenicu da se ti službenici zapošljavaju na određeno vrijeme i pročitat ću vam: „U državnu službu službenici u pravilu stupaju temeljem javnog natječaja i njihovo napredovanje ima karijerni karakter na koji ne bi smjele utjecati političke činjenice pa stoga Ustavni sud smatra da zapošljavanje državnih službenika podrazumijeva jednakost i odabir kandidata koji pokažu da su po svojim profesionalnim i stručnim znanjima najsposobniji za obavljanje određenog posla države uprave.“ Što to znači? To znači da je Ustavnom sudu neustavan i sam pojam državnih službenika na određeno vrijeme bez obzira na to na koji način su oni ušli u državnu službu. Još jedna u nizu da ne kažem loših, ne dobrih odluka Ustavnog suda ali još jedna u nizu odluka Ustavnog suda koje svi u RH moraju poštovati. Dakle, dva razloga koji u ovom trenutku ukazuju na formalnu i materijalnu neustavnost zakona. Nadalje, primjedba na koju bih ukazao je primjedba koja se tiče zapošljavanja službenika na ovo da pojednostavim, na posebne poslove vezane uz EU fondove, podržavam. Ali je problem u tome što nema mehanizma koji će jamčiti da ti službenici onog trenutka kada su postali državni službenici ne odu na neke druge poslove. Podsjetit ću, Hrvatska je imala situaciju gdje je imala dvije ceste za ulazak u državnu službu, jedna ubrzana, jamčila je prijem u Središnju obavještajnu agenciju, druge u sve ostale državne službe i tadašnji ravnatelj Središnje obavještajne agencije često je koristio ovu ubrzanu metodu prijema u državnu službu kako bi zaposlio neke osobe tamo koje su nekad nosile njegovo prezime a onda ih transferirao recimo u carinu. Ne želim da vam se stavlja na teret da ste vi svojim zakonskim prijedlogom omogućili isto postupanje i zato vas molim da adresirate ovu moju primjedbu i da mi zajamčite da iz zakonskog prijedloga proizlazi da se to neće događati. Također, ukazao bih vam na činjenicu da je pučka pravobraniteljica uputila čitav niz primjedbi koje imaju neke imaju racio koje sam ja pretočio u amandmane koje sam predao na ovaj zakon. O ovom zakonu naravno ako sam shvatio intenciju kolega samo znamo da se u ovom Saboru štošta zna promijeniti od rasprave do glasovanja ovaj zakon ide u dva čitanja. Molim vas da razmotrite ove primjedbe koje su i pretočene u amandmane zato što držim da određene primjedbe su posebno bitne, posebno bitne i njihovo neusvajanje bi također moglo dovesti do neustavnosti zakona. I tu ću izdvojiti dvije samo. Prva je ona koja se tiče prava na žalbu. Razumijem opet ponovit ću intenciju da se ubrza procedura i pojednostavi da se ne pozivaju svi, da se u jednoj fazi određuje tko je udovoljavao uvjetima itd. itd. kod testiranja. Ali mislim da moramo svakom kandidatu koji se javio na natječaj omogućiti da izjavi žalbu protiv rješenja. Znam da će to otežati proceduru, potpuno sam svjestan toga ali s obzirom na naša ustavna prava na žalbu, ako tu žalbu uskratimo određenim osobama koje recimo iz formalnih razloga nisu mogle pristupiti, a misle da razlog zbog kojeg su isključene iz daljnjeg postupka nije opravdan, ako im uskratimo mogućnost na žalbu ja sam siguran da će netko to iskoristiti kao razlog za osporavanje ustavnosti ovog zakona. Tako da vas molim da ozbiljno razmotrite ovu primjedbu, jer držim tu se radi o članku 6. kojim se mijenja članak 52. Znači, predlažem da usvojite i da za drugo čitanje preinačite da taj stavak glasi: „Protiv rješenja iz stavka prvog ovoga članka nezadovoljni kandidat može izjaviti žalbu odboru u roku od 15 dana na način da obuhvatimo sve kandidate. Sljedeća primjedba i tu ću stati odnosi se na članak 14. koji govori o tome tko može ili ne može biti u državnoj službi. I govori o osobama koje su osuđene za kaznena djela. Bojim se da rješenje koje je predloženo u zakonu ne uvažava odredbu članka 18. Zakona o pravnim posljedicama osude kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji. Naime, tim je člankom propisano da se slobode i prava osobe za koje je nastupila rehabilitacija ne mogu razlikovati od prava i sloboda osoba koje nisu počinile kazneno djelo.

Prva je uvaženi zastupnik Miro Bulj. Gospodine Grbin, govorite o sramoti ovoga zakona ili prijedloga, proceduri i načinu. Možemo svi pogriješiti, možemo to i prihvatiti. Međutim, gospodine Grbin sramota je gdje ste doveli državu.

U biti sve što ste radili bilo je isključivo uhljebljavanje. Moramo krenuti od Hrvatskih šuma, od HEP-a, od svih tvrtki koje su bile u vlasništvu države i koje su još uvijek u vlasništvu države. Sramota je gdje ste doveli državu. Već kad govorimo o stručnjacima, na žalost kod prijema u službe jedina struka koja je bila potrebna od dna do vrha, od čistačice je na žalost stranačka iskaznica vaše stranke. Dakle, dolazim kako se primalo u tvrtke, institucije gdje je država u vlasništvu. Na žalost šta naši mladi ljudi stručnjaci moraju imati stranačku iskaznicu ili SDP-a ili bilo koje druge političke opcije da bi mogli opstati u Hrvatskoj. I ako imaju sreće da se zaposle ili moraju bit poltroni, to je problem, to je najveći problem. A ove izmjene će se dogoditi, naravno. Ministrice poslušajte neke savjete koji su dobri, znam da ste stručni, a vi gospodine Grbin zapitajte se kao i mi svi ovdje gdje će naši mladi. Jer jedini kriterij koji ste vi imali je bila stranačka iskaznica. Poštovani gospodine potpredsjedniče, prije svega ispričavam se što držim mobitel u ruci dok govorim. Ostavio sam laptop kod kuće, pa na mobitelu imam svoje podatke pa sad ću vam pročitati jedan podatak i izuzetno mi je drago što ovdje sjedi gospođa Botički koja taj podatak zna jednako dobro kao i ja jer je jako dugo u državnoj upravi.

2900 ljudi u državnoj upravi manje. To je smanjenje broja zaposlenih od 5% što ne samo da predstavlja značajan iskorak u smanjenju troškova državne administracije, nego i predstavlja dio predizbornih obećanja koje je dala naša Vlada prije nego što je stupila na dužnost. Istovremeno ako pogledate gospodine Bulj volio bih da me saslušate ako možete dvije minute, nije teško koncentrirati se.

Opet, prvi puta u povijesti. Ali bila je naša obveza uskladiti naš proračun sa realnim mogućnostima Hrvatske države. Što ste vi napravili kad ste došli na vlast? Sve ste povećali. Tako da kod svoje konstatacije o sramoti apsolutno ostajem, hvala. Kolega Grbin govorili ste u svojem izlaganju o dvije ceste vezano uz zapošljavanje službenika u državnu službu, a ja vam mogu s obzirom na iskustvo i sve što smo prošli s vama u 4 godine reći da to nisu bile dvije ceste nego je jedna bila autocesta, pogotovo za članove SDP-a i HNS-a. To se ulazilo recimo u onaj APIS tamo dolje to su ulazili na prednja vrata, na zadnja čak je u jednom trenutku onaj ravnatelj zavapio prema javnosti neka prestanu. Neka ga prestanu zvati jer da ih više ne može zapošljavati koliko ga zovu. I tako je to išlo. A onda je bilo tih zapošljavanja bez javnog natječaja kao novi moment hrvatske politike Bundesliga dođite kod nas svi u kabinete, ako nije netko zaposlen iz tih naših stranaka iz SDP-a javite se ministru, uđete pa ćete otići s njime kao. Međutim, neki su i to iskoristili pa su se na vrijeme zbrinuli, ima ih nekoliko, znali su da moraju otići pa su ostali u državnoj službi. O tome su mediji pisali. Tako da ni taj vaš revolving door nije uspio onako kako ste vi baš zamislili. Znači, ostali su oni. Činjenica je da su ostali čak i neki evo sada pomoćnici, ima ih ravnatelja agencija koliko hoćete i vi se još kao nešto i bunite s one strane. I sad kažete ne valja. A jedan bivši ministar je pravosudne policajce tražio na cesti, nudio im je posao. I onda kad je to izbilo vani ako se ne sjećate, nismo to zaboravili ne', onda je rekao da nije da se malo šalio.

Znam, rekao sam resetirali ste se i zaboravili da ste bili vlast.

Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Borić imajući u vidu da ste vi bili državni tajnik gospodina Kalmete malo me strah uopće u vašem prisustvu spominjati autoceste da se ne bi još jedna rukica bacila na tunel. Ali, pustimo to na stranu. Točno je da je postojao sustav revolving door. Točno je. I točno je da ga je Ustavni sud ukinuo. Točno je da taj sustav revolving door vi sada ponovno vraćate u zakon. Točno je dakle da se svi ovdje slažemo oko toga da sustav revolving door ima svoj racio. Dakle, ja vam sad ovdje ne popujem da vi uvodite nešto što ne valja. Ja vam samo govorim da smo napokon i mi s ove i vi s one strane sabornice došli na to da se radi o sustavu koji je Hrvatskoj potreban. Prije 4 godine vi ste govorili da to ne valja. Danas ga sami predlažete. Danas je vaša Vlada predlagatelj, danas su ministri u vašoj Vladi koji dolaze iz reda HDZ-a glasovali za ovakav prijedlog zakona. Ja vas molim uvaženi potpredsjedniče Sabora da provjerite da li je Vlada glasovala o ovom zakonu jer kolega Borić ima saznanja koja mi nemamo. Ovdje na naslovnici je potpis uvaženog premijera Tihomira Oreškovića. Koliko ja znam on je predsjednik Vlade naše zemlje. Kolega Boriću vaš predsjednik je glasovao za ovaj zakon. Vaš predsjednik stranke je glasovao za ovaj zakon. Problem je sa tim zakonom što on čini one greške na koje je nama Ustavni sud ukazao. I ja mogu sad ovdje govoriti da je to dobro ili loše, činjenica je da je odluka Ustavnog suda tu i da je moramo poštovati. Ja vas sad samo molim da ne ulazimo u to da još jednom nam zakon pada na Ustavnom sudu zbog grešaka za koje znamo kako ih otkloniti. lijepo. Kolega Grbin meni je iskreno žao što ste nakon dobre pravne analize ušli u politikantske … [[Ne razumije se.]] Ali vama i svima u ovom Visokom domu koji manipuliraju sa brojem državnih službenika dajte se već jedanput naučite da u Hrvatskoj ima negdje između 8,5 i 9 tisuća državnih službenika i namještenika. U onoj cifri od 55 tisuća o kojoj vi govorite vam je vojska, MUP, pravosuđe, Porezna uprava i Carinska uprava. To su službe koje su po ovom i onom zakonu pa čak i po nekim međunarodno potpisanim konvencijama RH i moraju imati toliko i toliko ljudi. To je to. Carinska i Porezna uprava su osnovane posebnim zakonom. U MUP-u je jasno definirano zbog sigurnosti koliko ima. Znači, to vam je tih vaših 55 tisuća. A da malo bolje pogledate onda bi znali da u razdoblju od 2003. do 2007. je bilo najmanje smanjenje ovo što vi govorite državnih službenika i namještenika jer tada je došlo do velikih reforma u Hrvatskoj vojsci i tada se broj ljudi koji su bili u MORH-u na plaći smanjio. Prema tome bilo bi najbolje da ste ostali na svojoj pravnoj analizi koja je dobra, ali i onih 155 u Vinogradskoj bolnici je vjerojatno opet nekakva posljedica HDZ-a ili nekog sličnoga. Međutim, mislim da kad raspravljamo o ovakvom zakonu bi se svi trebali truditi da konačno ta državna uprava postane na službu i uslugu hrvatskog naroda i hrvatskih građana, a ovakve sitne politikantske fore ne pale nikom.

Zahvaljujem vam kolega Šukeru što ste na takav način ocijenili moju raspravu i doista sam se trudio zadržati ju u okvirima struke. Međutim, zastupnici koalicije, većine mi nije dala. Pa eto na način na koji bace na mene kamen, ja ću ga vratiti. A što se tiče broja ako lažu mene i ja lažem vas. Prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo uprave na dan 23.prosinca 2011.godine u državnim tijelima bilo je zaposleno 55 588 državnih službenika i namještenika bez pravosudnih tijela, državnih službenika i namještenika. Državni službenici i namještenici plaćaju se iz državnog proračuna RH. Ovdje govorimo o svima, u Ministarstvu obrane doista je bilo smanjenja u djelu koji se tiče vojske, ali bilo je smanjenja i u djela koji se tiče administracije. U Ministarstvu unutarnjih poslova bilo je smanjenja koji se tiče policajaca ali bilo je i smanjenje koja se tiču administracije.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru hvala vam lijepo na vrlo iscrpnoj raspravi i vrlo konstruktivnim primjedbama vezano za prijedlog ovoga Zakona o državnim službenicima. Dakle, mi ćemo naravno prihvatiti sugestiju da zakon ide u dva čitanja i također ćemo prihvatiti sugestiju da idemo u proces javnog savjetovanja sa građanima kako bismo dobili što bolje impute i unaprijedili ovaj konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima. Ja sada ne bih odgovarala na sve pojedinačne komentare koje smo dobili, međutim dozvolite mi samo dvije naznake a vezano je za zapošljavanje na radnim mjestima za EU fondove. I bilo je puno rasprave i s jedne i s druge strane sabornice vezano na potrebe za zapošljavanje na tim radnim mjestima. Dakle u vrijeme pripreme ovoga konačnog prijedloga zakona naprosto Ministarstvo uprave nije imalo sve relevantne podatke i u međuvremenu smo dobili podatke od resornog ministarstva odnosno Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU o potrebama za tim radnim mjestima. Ja vam evo mogu reći da u državnim tijelima, odnosno u svim ministarstvima iskazane su potrebe za tim radnim mjestima, ukupno 222 zaposlena od toga zapravo još dodatno traži se 235 radnih mjesta u središnjim agencijama, fondovima i dugim javnim tijelima sa javnim ovlastima. Dakle veliki je interes i potreba za zapošljavanjem na projektima koji se financiraju iz EU fondova. Drugi moj komentar se zapravo odnosi na činjenicu i na postavljeno pitanje da i bojazan da postoji nekakva mogućnost da će se zapošljavati ljudi na državni službenici za EU fondove i za upravljanje projektima financirani iz EU fondova i da će na mala vrata ući u državnu službu i da će zapravo se zapošljavati i raspoređivati na neka druga radna mjesta. Međutim, u prijedlogu ovoga teksta zakona u članku 2. vrlo jasno se kaže da popis radnih mjesta vezanih uz poslove upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova će svojom odlukom utvrđivati Vlada i to na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove fondova EU. Dakle, mislim da je to vrlo jasna odrednica da takve mogućnosti neće biti. Zaključno bih još rekla da ćemo sa dužnom pažnjom sve pristigle i danas komentare koje smo čuli uvažiti i nastojati ugraditi u konačni prijedlog teksta zakona u drugom čitanju.

Poštovana ministrice, upravo ste rekli da nakon usvajanja ovoga zakona dakle Hrvatska vlada zaposlit će 222 zaposlenika vjerojatno u ministarstvima koji će se trebati baviti poslovima povlačenja fondova EU. 235 zaposlenika u agencijama i ostalim tijelima i vjerojatno negdje oko 140 novozaposlenih u kabinetima ministara. To je ukupno 597 ljudi. Ponavljam, vi ste ovdje u prijedlogu zakona rekli da primjena ovoga zakona neće zahtijevati osiguranje dodatnih sredstava u državnom proračunu RH. Ovo što ste sad rekli ukazuje da zapravo to nije istina i da tome neće biti tako. A moje drugo više retoričko pitanje je li zapošljavanje ovih 597 novih ljudi samo kroz donošenje ovog jednog zakona jesu li to te obećane reforme i koliko će to donijeti, doprinijeti obećanju između ostalog i MOST-a u pregovaračkim pozicijama sa obje strane prije konstituiranja odnosno formiranja većine da će se državna uprava reformirati na način da ona bude učinkovitija, jeftinija i što efikasnija. Bojim se da neće ali živi bili pa vidjeli, ja vam želim puno sreće u tome. Vidimo da je očito princip kojim se vodio HDZ sve ove godine isti a sve ostalo su nijanse. Uvažena zastupnice, evo dozvolite, dakle cilj ove Vlade zaista su reformske mjere i to kako bi javna uprava bila učinkovita, kvalitetna i kako bi usluge koje javna uprava pruža građanima bile dobre, kvalitetne i na zadovoljstvo građana i na zadovoljstvo gospodarstva. To je cilj dakle Vlade RH i mislim da je to cilj svih nas pa tako i zastupnika u Hrvatskom saboru bez obzira kojoj političkoj opciji pripadali. Isto tako moram reći, mi svi danas smo čuli u nekoliko navrata od zastupnika iz različitih političkih opcija da je povlačenje i trošenje sredstava iz EU fondova jedna strateška odrednica i ona je vrlo važan prioritet kako bi isto tako pridonijeli kvalitetnim projektima koji će doprinijeti društvenom i gospodarskom razvoju ove zemlje. Isto tako znamo da u postojećim tijelima javne uprave postoje ljudi koji i rade na EU projektima. Čuli smo danas da u javnim tijelima nedostaje ljudi, da neka mjesta naprosto nisu popunjenja i da su ona izsitematizirana i da u okviru projekata koji su već u realizaciji i provedbi su planirana sredstva kako bi se ljudi koji rade na tim poslovima mogli honorirati za svoj rad.

Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti. A sa ovim završavamo rad za današnji dan.